Severní Morava a Slezsko a celá republika těžce doplácí a ještě dlouho bude platit za neschopnost, slepotu, zbabělost a alibismus takových lidí, jako je současný předseda vlády! Jakou důvěryhodnost, politickou, ale i odbornou způsobilost vlastně má a může mít člověk, který tak ostudně selhává? Jakou důvěru mohou mít občané k předsedovi vlády, který spolu se svou vládou neudělal nic, co by napravilo škody, které za jeho úřadování a rozhodování ve funkci ministra financí vznikly, a který dodnes tváří v tvář katastrofálním důsledkům tvrdí, že vše bylo v pořádku? A už vůbec ne ve funkci předsedy vlády! Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Fiedlera. Nejprve faktická poznámka pana poslance. Prosím, máte slovo.

Kolegyně a kolegové, zvažte, jestli toto projednávání v tomto stavu, kdy není přítomen premiér vlády, jehož se tento bod týká, kdy za vládu je přítomen pan ministr Herman ví, že to říkám z legrace je přítomen pouze ministr pro přítomnost, abychom mohli zasedat, protože už tu není ani ministr průmyslu a obchodu, který tu byl na začátku, jestli takovéto projednávání má smysl. Dávám procedurální návrh, abychom přerušili jednání tohoto bodu do přítomnosti premiéra a minimálně některých dalších členů vlády, ale hlavně premiéra. Rozhodněte o tom v hlasování, jestli to má nebo, nemá smysl, jestli chcete, nebo nechcete pokračovat. Já si myslím, že to smysl nemá. Čili dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti premiéra. Dobře, je zde protinávrh. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Kde je pan premiér? Já tomu rozumím, že to nechce slyšet.

Děkuji za upřesnění vašeho procedurálního návrhu.

Předpokládám, pane poslanče, že také chcete dát procedurální návrh, nebo upřesnit ten svůj. Zjednoduším záležitost sněmovny. Stahuji svůj návrh, podpořme návrh kolegy Lanka.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 93 poslankyň a poslanců, pro návrh 29, proti 50. Tento návrh nebyl přijat. V tom případě budeme pokračovat v rozpravě a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kováčik. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Když jsem ráno slyšel seznam těch členů vlády, kteří se omlouvají z odpoledního jednání nebo kteří od 13. hodiny a od oné hodiny zde ze závažných důvodů nemohou sedět, mluvím o členech a členkách vlády, tak si říkám, jak to s tou naší parlamentní demokracií může vypadat a také dopadnout, když ti, kteří mají být ve čtvrtek odpoledne poslanci a poslankyněmi zpovídáni a kontrolováni ze své činnosti, mají se tady zpovídat, jak ten či onen problém, se kterým poslanci a poslankyně přicházejí od občanů a z regionů, řešit, nebo jak by ho řešili, a oni se místo toho omluví a pracují, ořou na jiném poli než na tom, na kterém teď odpoledne ve čtvrtek mají orat, tak se nedivím těm, kteří říkají, že je potřeba vzít věci pevněji do rukou atp. Nejsem z těch, kteří by takhle chtěli činit, a nebojte se, nebudu si ani brát přestávku na poradu klubu. Ostatně klub KSČM za poslední rok měl dohromady zhruba tři hodiny přestávek, což je velmi málo. A dvě minuty ještě, ano. Na této schůzi jsme měli dvě minuty a dvě hodiny. Je to pravda.

Znovu říkám, že pokud nezajímá řádně zařazený bod, řádně přeřazený bod nebo případně návrh usnesení, tak znovu říkám, že máme v záloze dostatečné množství podpisů na svolání mimořádné schůze pro tuto záležitost. Nejsem přítelem mimořádných schůzí. Myslím si, že témata je třeba odpracovávat na schůzích řádných, tak jak přicházejí do Poslanecké sněmovny.